Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které padly v diskusi k pořadu schůze, a tím pádem nám zůstává pouze hlasování o pořadu schůze jako celku, jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat a pořad schůze byl schválen.